Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 330/4, který byl doručen 4. prosince 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 330/5.